Lidé dnes žijí z úspor, které si vytvořili za naší vlády.

Dnes, kdy to ještě není ani rok od začátku vlády této pětikoalice, se nachází míra úspor domácností téměř na polovině své původní velikosti, a to na 12 % disponibilního důchodu domácností.

Kromě zvyšování cen energií a potravin dochází například v souvislosti se začátkem školního roku ke zvyšování poplatků v mateřských školách, poplatků ve školních družinách a tak dále.

Milá vládo, dnešní situace je již natolik složitá, že se české domácnosti a firmy dostávají do bezprecedentních problémů, kterým tato vláda měla do jisté míry možnost předejít.

Navrhuji ho zařadit jako první bod dnešního jednacího dne. Děkuji. Děkuji. Připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Dovolila bych si navrhnout zařazení jako prvního bodu dnešního jednání řešení bytové krize. Ke svému návrhu si dovolím nejprve odprezentovat pár aktuálních čísel, proč si myslím, že bychom se touto otázkou měli začít velmi vážně zabývat.

Skutečně se budeme muset zabývat tím, jakými problémy v dnešní době procházejí naše mladé rodiny. Rodinám nejenom že hrozí ztráta bydlení, protože si musíme uvědomit, že se jim v jednom čase potkaly drastické ceny energií a neuvěřitelný nárůst úrokových sazeb, pokud samozřejmě dospěly do ukončení fixace konkrétní hypotéky. Mladá rodina ale stejně tak řeší i obrovskou inflaci. Zdražily se potraviny, zdražily se léky a tak dále. Vy všichni v rámci poslaneckého týdne určitě máte zpětnou vazbu zejména od těchto mladých rodin. Já už jsem ten příklad tady dávala.

Samozřejmě můžeme argumentovat, že tu máme příspěvek na bydlení, ale musíme si uvědomit, že do příspěvku na bydlení vstupují zejména náklady spojené s energiemi, ale určitě ne ukončení fixace hypoték.

Samozřejmě můžete argumentovat, že mohou bydlení mladí lidé prodat, že ty domy mohou prodat a mohou se nastěhovat jinam. A do toho všeho, jak se říká, levá neví, co dělá pravá, Ministerstvo pro místní rozvoj zastavilo program na podporu mladých rodin, kde z tohoto programu mohli mladí lidé čerpat výhodné státní půjčky, například na družstevní podíl, aby tedy se vůbec mohli do družstevního bydlení dostat.

Ani tento program doposud zatím iniciován nebyl. Velkým problémem, který řeší dnešní domácnosti, je po obrovském boomu a po obrovské reklamě obnovitelných zdrojů, že si mnoho mladých rodin dává takzvané fotovoltaiky neboli solární panely na střechu.